Za patnáct dvacet let nebude dostatek elektrické energie v České republice. Já vím, že velmi často se posuzují jednotlivé kroky délkou volebního období, případně jak blízko jsou volby. Sedm let jsme promarnili. A máme shodu v České republice. A je cenná. My se nemusíme přít o to, jestli to chceme, nebo ne. Ale protože chodím na ten vládní výbor, tak jsem vlastně nezaznamenal nějaký odpor ke krokům, které připravuje vláda k tomu projektu. Nezaznamenal. A chodí tam zástupci všech sněmovních stran. To se málokdy stane. Druhá a poslední šance, kde se bude hlasovat jednomyslně? Tak už to nedáme, pane ministře. Omlouvám se, není otevřená rozprava. Pan ministr měl závěrečné slovo. V tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Danu Balcarovou. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, děkuji. Dobrá. Prosím. Děkuji za slovo.